Děkuji za slovo. Paní ministryně, pokud nám tady rizika hrozí oficiálně nebo neoficiálně, to je celkem jedno. Problém je, že řada z nás se domnívá, že nám ta rizika vážně hrozí, a proto bychom ve druhém čtení tady skutečně chtěli ujištění Ministerstva zahraničí, jak moc je to relevantní.

Zabezpečím to, aby při projednávání v druhém čtení byl přítomen ministr zahraničí samozřejmě.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já bych se vrátil zpátky k tomu, co je meritem věci, a to je zákon o České národní bance.

Ano, nebankovní poskytovatelé jsou poskytovatelé úvěrů na bydlení nebo hypotečních úvěrů.

Jestliže dříve ti poskytovatelé mohli v podstatě podnikat na základě živnostenského oprávnění, dnes už tomu tak není, musí mít licenci České národní banky a musí splňovat řadu podmínek.

Tam je řada podmínek.

Děkuji. Já bych chtěl zareagovat vaším prostřednictvím na ctěného kolegu Votavu, respektive, jak zde hovořil o mimobankovních úvěrech. Já mám ještě jeden dotaz na pana guvernéra.

Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl požádat v případě, že nebude přijat ten návrh na přepracování, tak aby se hlasovalo i o návrhu na prodloužení lhůty o 20 dnů, a to z toho důvodu, že některé pozměňovací návrhy by mohly být dost složité.

Z toho důvodu děkuji za případné prodloužení lhůty. Ano, mám poznamenáno.

Děkuji vám, pane předsedající. Pokusím se stručně odpovědět.

A ten důvod je jednoduchý. My reagujeme na mimořádné období velmi expanzivního trhu realit, to znamená, patříme mezi země, kde nejrychleji rostou ceny nemovitostí. To je doloženo statistikou. V posledních letech jsme v České republice zažili několik let, kdy průměrné ceny nemovitostí rostly buď téměř dvojciferným tempem, nebo řekněme osm devět procent ročně, čímž jsme patřili mezi země s nejrychleji rostoucími cenami nemovitostí v Evropě. V takové situaci je samozřejmě povinností toho makroobezřetnostního orgánu, čili v této situaci České národní banky, proti té situaci nějakým korektivem zasahovat. Jediné, co máme k dispozici, jsou ona doporučení.

Díky těmto opatřením, díky těmto doporučením a schopnosti banky je v zásadě vymáhat v tuto chvíli se nám podařilo mimo jiné také přispět k tomu, že ten trh se poněkud zklidnil, nicméně stále vidíme, že ceny nemovitostí mají spíše tendenci růst, samozřejmě rozdílnou dynamikou v různých lokalitách a různé kvalitě těch nemovitostí.

Zatím jsme nepozorovali, že by se to nějak dramaticky dělo.

Ony samozřejmě i ty nebankovní společnosti se nějakým způsobem drží nějakých rizik a samotní klienti jsou si velmi dobře vědomi, že podmínky, za kterých by část toho úvěru získávali od těch nebankovních společností, jsou dramaticky horší z hlediska úrokových sazeb, ale i některých dalších podmínek, než jsou podmínky standardních hypotečních úvěrů.